Já vás vítám a poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Zahajuji další jednací den 2. schůze Poslanecké sněmovny a prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dnešní jednání zahájíme bodem 18, kterým je Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny.

Body budeme projednávat na některé z dalších schůzí Poslanecké sněmovny. V případě, že tedy... V případě, že tedy k bodu pořadu jednání nebudou další návrhy, a nebylo mi avizováno, že by se někdo hlásil, tak budu tedy navrhovat, abychom hlasovali o vyřazení bodů 19 až 29 schváleného pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny.

Body budou projednány na příští schůzi. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Jedná se o hlasování číslo 51. Návrh byl přijat. Proto jsme body 19 až 29 vyřadili z pořadu 2. schůze.

Je zde předběžná dohoda předsedů klubů, že nebudou podávány písemné (?) interpelace. V tom případě bychom případně mohli ukončit dříve tuto schůzi. Ptám se, jestli má někdo ještě zájem o vystoupení ke změně pořadu té zbylé části schůze. Nikoho nevidím, tak já myslím, že můžeme přistoupit k projednání bodu č. 18.